Je tam celá řada velmi důležitých, řekněme prosociálních, prosolidárních opatření včetně návrhu na předčasné odchody u náročných profesí bez jakékoliv formy krácení.

Takže je to významný krok za dvacet pět let, který tady nebyl učiněn.

Děkuji.

Pane ministře, ještě jednou vám tedy říkám, že máme ten průběžný důchodový systém vyrovnaný. Vy jste nedělali nic s inflací, proto jsme v tuto chvíli v minusu, a teď tady stojíme před novelou zákona o důchodovém pojištění, poněvadž právě že ta inflace, která udělala ten zásek do státního rozpočtu, vy chcete řešit tím, že budete snižovat například mimořádné a řádné valorizace i pro současné důchodce a i pro ty, kteří chtějí jít do předčasného důchodu anebo do důchodu třeba za rok, za 10 měsíců. Vy v tuto chvíli jenom řešíte parametrické změny, které mají přinést do státního rozpočtu, ve kterém vy jste neřešením inflace, neřešením toho, že jste nezastropovali dobře ceny energií a tak dále, udělali díru, která se neustále prohlubuje.

Všichni se podílejí nějakým způsobem na deficitu státního rozpočtu.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Ale mám jeden prostý dotaz, který se týká této materie.

To je úplně jednoduchý dotaz.

Já vám také děkuji.

Nemáme vyrovnaný důchodový systém.

Děkuji. Přečtu omluvu.

Jako první je přihlášen pan předseda Tomio Okamura a poté paní poslankyně Lucie Šafránková, která přednese stanovisko poslaneckého klubu SPD. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Vážené dámy a pánové, máme tady před sebou návrh vládní pětikoalice, kterým Fialova vláda prosazuje faktické okradení důchodců. Vláda navrhuje výrazné snížení řádných valorizací důchodů, úplné zrušení mimořádných valorizací důchodů a zpřísnění podmínek pro odchod do předčasného starobního důchodu včetně snížení tohoto typu penzí. Zároveň předkládáme k této vládní novele deset vlastních pozměňovacích návrhů, kde požadujeme zachovat stávající podobu valorizací důchodů anebo jejich alternativní úpravu v podobě zvyšování důchodů všem jejich příjemcům vždy o stejnou finanční částku, což by bylo spravedlivé a pomohlo by to nízkopříjmovým důchodcům. Co se týče předčasných důchodů, navrhujeme zachování současného nastavení podmínek včetně umožnění omezeného přivýdělku při jeho pobírání i pro zaměstnance na standardní pracovní poměr. Současně navrhujeme možnost odchodu do řádného starobního důchodu bez jakéhokoliv jeho krácení pro občany, kteří odváděli důchodové pojištění 45 a více let. Všichni se tady shodujeme v tom, že je potřeba udělat důchodovou reformu. Zásadní rozdíl je ale v pohledu na provedení této reformy. Cesta ale přece nemůže být v tom, že v čase, kdy se kvůli neschopné vládě rekordně zvyšují životní náklady, lidem peníze vláda sebere.